Další změna je zrušení požadavku na sepsání plné moci ve formě veřejné listiny v případech, kdy ve formě veřejné listiny musí být potom dokument samotný.

Tady nám zatím funguje jakási výkladová setrvačnost. Lidé to dál berou tak, že určitě platí prvé, to znamená, nestává se také společníkem, nicméně zákon hovoří v tomto případě celkem jasně a hovoří opačně, takže vznikají pochybnosti.

O tom, očekávám, bude největší debata.

Zde to vychází zejména z požadavků našich kolegů z Ministerstva práce a sociálních věcí a vůbec odborníků na problematiku nájemního bydlení, kteří pozorují v praxi, že dochází ke zneužívání institutu a určitá část obyvatelstva je vylučována z možnosti dosáhnout na nájemní bydlení tím, že je požadována šestiměsíční záloha, když to řeknu zjednodušeně, kterou oni prostě nejsou schopni nikdy dát dohromady.

A poslední dva body. Jeden z nich je zrušení požadavku úpravy názvu spolků a společenství vlastníků vzniklých před účinností nového občanského zákoníku.

Myslíme si, že je namístě lidem spíše ulevit a povinnost jim prostě odpustit, nic špatného se tím nestane.

Mohu občanskému zákoníku vyčítat leccos, ale přece jen je to nějaká rozsáhlá stavba, do které není rozumné neuváženě zasahovat. Obávám se trochu, aby se při projednávání v Poslanecké sněmovně neobjevila nějaká záplava návrhů na zlepšení občanského zákoníku. Jak říkám ministerstvo přijde s nějakou další novelou, je otevřeno vašim podnětům a bude je zpracovávat do takové větší novely při snaze zachovat logickou koherenci zákona jako celku. Také děkuji, pane ministře. Pro ty z vás, kteří se hlásí s faktickými poznámkami, tak vás upozorňuji, že faktická poznámka slouží k reakci na průběh rozpravy, takže tuto je možné uplatnit až poté, co rozprava proběhne. Zatím nejsme v rozpravě. Potom rozpravu otevřu, nechám vystoupit pana poslance Plíška a pak můžete uplatnit své faktické poznámky.